Děkuji, pane předsedající.

Vláda tím reaguje na urgentní žádost NATO o mimořádné převzetí úkolu od kanadských vzdušných sil, které se zapojí do operace mezinárodní koalice proti takzvanému Islámskému státu, a nebudou proto schopny současně zajišťovat také ochranu islandského vzdušného prostoru.

Z pohledu NATO se jedná o důležitý příspěvek obranyschopnosti Aliance. Zároveň se bude jednat o konkrétní, byť nepřímý příspěvek České republiky k boji mezinárodní koalice proti takzvanému Islámskému státu. Podle materiálu schváleného vládou nepřesáhnou finanční náklady související s naším zapojením do ochrany islandského vzdušného prostoru výši 24 mil. korun a budou plně hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Ve skutečnosti ale budou náklady s největší pravděpodobností nižší, protože jsme se mezitím domluvili na spolupráci při dopravě našich letadel a vojáků na Island se Švédskem. Švédské straně budeme sice muset náklady částečně uhradit, ale věříme, že se celkovými náklady přiblížíme hranici 20 mil. Kromě samotné úspory, uvádím na okraj pro doplnění, je tato spolupráce dokladem vysoké kvality našich bilaterálních vztahů se Švédskem v oblasti obrany. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, vážené kolegyně, vážení kolegové, aby předložený materiál vzala na vědomí. Děkuji panu ministrovi obrany. Žádám tedy zpravodaje výboru poslance Davida Kádnera, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

Jelikož jsem koncem května navštívil s delegací výboru pro obranu Kanadu, měl jsem možnost hovořit se svými kanadskými kolegy, kteří ocenili naši připravenost podílet se na této ochraně vzdušného prostoru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, požádám pana zpravodaje, aby zopakoval usnesení, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna. Výbor pro obranu doporučuje

Děkuji. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Má někdo výhradu k hlasování? Chce jednotlivě? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrhy usnesení byly schváleny. Končím tento bod. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych chtěl požádat o přestávku na jednání mého klubu v délce jedné hodiny třiceti šesti minut. Děkuji. V tom případě končím dnešní jednací den.